Děkuji. Také děkuji. Nyní vystoupí s faktickou poznámkou paní poslankyně Válková.

Ano, děkuji. Další s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Ryba. A vás, kolegyně a kolegové, poprosím, abyste se ztišili, popřípadě přenesli své rozhovory do předsálí. Já se omlouvám, že jsem předtím přetáhl ten čas, tentokrát ho určitě ušetřím. Já chci říct jednoznačně, že tuto novelu podpořím, protože se mně líbí.

Poslední s faktickou poznámkou je zatím přihlášen pan poslanec Mašek.

A vy jste, paní kolegyně Zajíčková, prostřednictvím pana předsedajícího, tady řekla, že není asi záhodno prodlužovat tu dobu, kdy by učil nekvalifikovaný učitel. Ale pro mě vůle zahájit studium a pokračovat toho učitele, který se třeba, byť jako nekvalifikovaný osvědčil, je menší škoda než toho učitele ztratit třeba do těch tří let.

Vracíme se do obecné rozpravy. Vážený pane předsedající, kolegové a kolegyně, v podstatě mám vlastně v systému dva pozměňovací návrhy.

A domnívám se prostě, že platí pár takových tezí.

Děkuji.